Děkuji za slovo. Tak dnes již snad naposledy, navrhuji zkrácení doby pro vystoupení poslance v obecné i podrobné rozpravě na jedenkrát pět minut. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo schváleno.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Je to ve skutečnosti zkrátka půjčka.